Jenom jsem říkal, proč ten zákon je špatně napsaný.

Potom se ptám: tady bylo řečeno, že pomůže malým no, já se ptám, jak pomůže těm malým? Tím, že zvýší administrativu?

To si nemyslím, že jim to pomůže.

Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou ještě před přerušením byl přihlášen pan poslanec Mašek, tak se jenom ptám, jestli platí jeho přihláška? Nevidím ho zde.